Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážená vládo, jenom krátká reakce na to, co tady zaznělo. Výbor pro evropské záležitosti se problematice brexitu věnuje průběžně. V drtivé většině nás informuje přímo pan premiér, který se účastní těchto jednání v rámci konzultací ohledně svého mandátu před Evropskou radou. Jsem rád, že tuto záležitost projednáváme i na plénu Poslanecké sněmovny, protože jde o občany České republiky, jde o naši pozici, jde o nás, jde o naše firmy, jde o naše lidi a je dobré, abychom si pozice sladili. To, co říkal pan předseda Fiala, velmi kvituji. Je důležité, aby Česká republika napříč politickým spektrem měla jasnou strategii, tahala za jeden provaz. A osobně si myslím, že v tuto chvíli bude důležité, abychom ladili svůj postoj, své priority, své nároky s ostatními členskými státy, protože společně dokážeme vyjednat daleko víc, než pokud bychom vyjednávali samostatně. Chtěl jsem zmínit ještě jednu důležitou věc a to jsou finanční závazky Spojeného království vůči rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že bychom měli trvat na tom, aby Spojené království opravdu dodrželo své závazky.

Tak. Nyní tedy přednostní právo zpravodaje. Prosím pan poslanec Marek Černoch. Děkuji za slovo. Já myslím, že se asi shodneme úplně všichni na těch základních prioritách, a to je ochrana občanů České republiky v Británii, ochrana firem a investic ve Velké Británii, stejně tak jako společný postup a jasná strategie v rámci odchodu a dohod s Velkou Británií po jejich vystoupení, a tím myslím po těch dvou letech, která z mého pohledu jsou nereálná na to, aby se všechny smlouvy daly vyjednat, takže ten čas asi bude delší.

Co to znamená? Vložit budoucnost České republiky do rukou Evropské unie, která do budoucna, a může to být velmi krátká budoucnost, se začne a řeknu bohužel drolit sama od sebe, protože budou volby ve Francii, čeká nás možná referendum ve Skotsku, kdy Skotsko se bude rozhodovat mezi tím, jestli půjde tou nejistou cestou přístupu do Evropské unie, nebo jestli zůstane státem přidruženým k Velké Británii. Těch států, které se budou rozhodovat, jestli budou chtít zůstat v Evropské unii, nebo ne, bude více. Záleží to samozřejmě vše na chování Evropské unie, která ale bohužel a to díky např. Evropské komisi a hlavně jejím představitelům dělá jednu chybu za druhou. Byl to předseda Komise Juncker, který těsně před brexitem, před hlasováním, před tím referendem, řekl, že to Brity bude bolet, ať se rozhodnou jakkoli.

Druhá část je, že tento politický výrok znamenal, že lidé, kteří nebyli v té chvíli ještě rozhodnuti, jak budou hlasovat v referendu, se přiklonili k variantě odchodu z Evropské unie. Je to člověk, který je velmi schopný v rámci vyjednávání. Do té doby ale, dokud budou zůstávat v čele Evropské komise lidé, jako je pan Juncker a mnoho dalších, lidé, které opravdu lidé nevolili, jsou to úředníci, kteří si uzurpují tu politickou odpovědnost, tak Evropská unie nemá šanci na jakoukoli reformu, a tím nemá šanci na záchranu. Je to stejná Evropská unie, která prosazuje systém dvourychlostní Evropy, kdy se přisuzuje jedněm první třída, druhým druhá třída. My jsme bohužel pasováni do té role druhé třídy.

Oni říkají jednu věc, že v Británii samozřejmě ty nálady se takovým tím zvláštním způsobem trošku mění, nicméně že většina Britů nemá problém s lidmi, kteří pracují, kteří tam jsou na školách, kteří se zapojují do toho života. Oni mají problém s lidmi, kteří tam žijí a čerpají sociální dávky. Tím teď myslím občany České republiky. Je to z mého pohledu logické. Proti těmto lidem se ve Velké Británii budou vymezovat. Ne proti těm slušným, kteří tam podnikají nebo kteří tam studují.

Ono těch firem, které tam jsou a které třeba budou chtít odejít, je daleko víc. A pokud my jim budeme schopni nabídnout nějaké atraktivní podmínky, tak je možné, že do České republiky se přesune více firem, že tady budou mít zastoupení i jiné firmy. Samozřejmě, Česká republika se musí aktivně zapojit do vyjednávání. Není to černá bílá, levá pravá, že buď budeme vyjednávat sami, anebo budeme vyjednávat v rámci Evropské unie. Já si myslím, že ty kroky můžou být společné. Nejde o separátní vyjednávání, ale hlavně o aktivní přístup České republiky. To je věc, která už se dotkne další Poslanecké sněmovny. Protože říkám, bude to trvat minimálně dva roky, ale z mého pohledu to bude delší. A to, jakým způsobem se k tomu postaví další politická garnitura, která tady bude po příštích volbách, bude stěžejní, protože to bude spadat do jejich mandátu. A já pevně věřím, že to nebude stejný systém, jaký byl za této vlády. Ano, byly odmítnuty povinné kvóty, ale na začátku se mluvilo o tom, že se přijmou, a až po tlaku Poslanecké sněmovny a evropského výboru, tak v té chvíli se teprve vláda rozhodla povinné kvóty nepřijmout. Stejně tak to bylo se smlouvou s Tureckem, kdy Poslanecká sněmovna zde musela odhlasovat usnesení o tom, že Česká republika nemá přijímat bezvízový styk s Tureckem.

To si myslím, že bude velmi důležité. A my budeme dělat maximum a budeme stát a budeme se dívat a budeme se samozřejmě snažit tlačit vládu a lidi, kteří budou vyjednávat za Českou republiku v Evropské unii o našich podmínkách, aby to dělali s maximální zodpovědností vůči České republice a vůči našim občanům. Také děkuji.